Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Použil § 54 odst. 9 zákona o jednacím řádu, což je oprávnění předsedy poslaneckého klubu navrhnout takový postup. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Jakmile se počet lidí ustálí, dám o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Pořad schůze bude stanoven organizačním výborem na jeho zasedání ve čtvrtek. Děkuji vám.